A poslední věc, kterou tady mám poznamenánu a která mě zaujala, tak je samotný hazard, protože zákon o hazardu je velice široce pojat v tom daném balíčku, který nám představujete, asi jeden z nejvíce, že se jedná o nějaký jakoby velký přílepek, který se často stává součástí nějakého způsobu, případně pozměňovacích návrhů poslanců, tak jakým způsobem protože v původních variantách nebyl vůbec uvažován se tam dostal.

Mrzí mě, že opravdu na toto doplatí každý z nás, a nějaká diskuse tady nad tím chybí. Rozumím tomu, že jste to měli velice těžké v rámci pěti různých stran, která má každá svoje jiné priority, ale zásadní je tedy, budu vás prosit, jestli mi odpovíte na to, jestli už víte v současné chvíli, teď, na které věci jste ochotní sáhnout vy, anebo vaši kolegové a nějakým způsobem diskutovat nad tím, jak ulevit v některých daných oblastech, aby to nebylo tak drastické. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné dopoledne.

Máte slovo, pane ministře. Zkusím od konce. Zvýšení poplatku za dobývání nerostů je součástí našeho ozdravného balíčku. Chci jenom připomenout, že všechny nové zdroje skončí buď v rozpočtech obcí, nebo krajů.

Poprvé má část těchto poplatků skončit i v rozpočtech krajů a současně tam navyšujeme podíl dotčených obcí. Jenom připomínám, že stát celé to navýšení nechává rozpočtům samospráv, ať už krajské nebo obecní.

To je prostě fakt. A my si myslíme, že podpora nízkopříjmových má být jinou formou, ne tímto nástrojem, když to nekončí u těch, kteří ty peníze potřebují.

Jinak to ani být nemůže.

Tak to určitě pečlivě posoudíme.

Faktická poznámka, paní poslankyně. Prosím, vaše dvě minuty. Moc děkuju panu ministrovi za odpovědi.

Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Máte slovo, prosím. Děkuju za slovo, pane předsedající.

Proč tady vlastně jsme?